Mělo by jít o činnosti pracovně náročné a nepříliš složité na dlouhodobou přípravu, tedy např. řádově větší než doposud podpora zateplování soukromých i veřejných budov, protipovodňová opatření, opravy silnic a mostů, rekonstrukce památek.

Nechci, abychom zůstali u obecných slov, proto jsem řekl alespoň dvě konkrétní věci, které v tomto ohledu vnímám jako možné ještě zařadit. Tato země státní rozpočet potřebuje, ale ne tuto podobu státního rozpočtu, která není podložena žádným konkrétním programem. Prosím, ekonomický růst se nedá ušetřit, musí se vytvořit. Proto jsem přesvědčen, že vládě v letošním roce chyběla odvaha předstoupit před občany České republiky, říct, jaké chce daňové výnosy, a podle toho navrhnout progresivní daně jak u fyzických, tak u právnických osob, zajistit si vyšší příjmy, a tak i možnost programově řídit tento stát k dalšímu ekonomickému růstu, který by nebyl závislý pouze na určité časově omezené konjunktuře.

Vím, že má vládní koalice dostatek hlasů, ale nechť si odpovědnost za tento státní rozpočet bez možnosti vytvoření podmínek pro další růst, nese sama. Děkuji vám.

Prosím, máte slovo.

Dvě minuty využiji na předání řízení. Takže v tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu a vyhlašuji dvouminutovou přestávku.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsou tedy před námi tři volební body, tak jak jsme odsouhlasili změnu programu. První bod bude veřejný, aklamací, hlasováním na plénu, a druhé dva body, tak jak jste zvyklí, proběhnou formou tajnou ve Státních aktech, kde už je v tuto chvíli vše připraveno.